Děkuji za načtení legislativně technických oprav.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si samozřejmě nesmírně vážím vaší práce na pozměňovacích návrzích, kterými se snažíte zmírnit dopad tohoto zákona do společnosti. Přesto mi dovolte krátké přirovnání. Někdy, když máte starý barák, tak se vyplatí ho rekonstruovat Vím, že se blíží hlasování a všichni jsou nervózní, ale chtěl bych poprosit, abychom vydrželi. Prosím, pokračujte. Děkuji. Někdy se vyplatí ten starý barák rekonstruovat a bude výborně fungovat. A někdy je lepší ten starý barák strhnout a postavit místo něj nový. Já jsem přesvědčen, že to přirovnání sedí na předlohu návrhu zákona, že v tomto případě je lepší ten barák strhnout a postavit nový. Myslím si, že Ministerstvo vnitra jako resortně příslušné je schopné uchopit všechny vaše pozměňovací návrhy, které měly vést k nápravě toho špatného stavu, měly vést k tomu, aby se ten zákon vylepšil, a zapracovat ho do úplně nové verze. Já bych rád připomenul, jak se s tím zákonem vyrovnaly některé okolní státy. Například Rakousko dalo paušální výjimku na pokuty. Ochránilo své subjekty, své občany. Náš návrh zákona je sankcionuje. Mně to přijde úplně šílený. Já vás znovu chci poprosit, abyste se alespoň zdržením v tom hlasování vyjádřili pro nepřijetí tohoto zákona. Děkuji za dodržení času. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru. Než dorazí, tak tady mám omluvenku.

To nařízení prostě svým hlasováním neodmítneme. A bude platit. Samozřejmě nemusíme změkčovat vůbec nic. Myslím, že v Rakousku to není tak, jak jste říkal, protože ano, paušální výjimka, ale pro orgány veřejné správy. Tak se zeptejte občanů, jak to vítají.

Ani v Rakousku, ani tady. Takže kdybychom to chtěli skutečně zbořit, tak to musíme zbořit na evropské úrovni a ne dnešním hlasováním v české Poslanecké sněmovně. Tím je rozprava v tuto chvíli vyčerpána. Pokud se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím.

V tom případě přikročíme k hlasování o návrzích. Prosím pana zpravodaje ústavněprávního výboru, což je výbor garanční, pana poslance Bendu, aby nás návrhy provedl. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, návrh procedury máte před sebou předložen. Doufám, že ho nemusím znovu číst.